Na závěr bych chtěl říct, že velmi, velmi chápu tu obavu lidí, že by mohli být jakýmkoli způsobem šikanováni v případě, že se nenechají očkovat, respektive nebudou mít potvrzení o tom, že byli očkováni. A k tomu přispívají opravdu výroky představitelů státu, Ministerstva zdravotnictví, to je úplně neuvěřitelné, kam až to vede, a ta reakce velké části společnosti vyvolává potřebu takových pozměňovacích návrhů, které tady byly předloženy od různých kolegů. Je to deklarativní, je to trošičku znečištění jakoby toho právního dokumentu, který tady máme dneska schvalovat. Za normálních okolností by to nebylo potřeba, ale jsou to právě ty výroky o zvýhodňování jedné skupiny na úkor té druhé skupiny, které vedou k masivnímu odporu společnosti, k obavám té společnosti, a já nemohu jinak, než se k nim přidat.

Já vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Marian Bojko. Připraví se pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pan premiér na to řekl: kdo vám to napsal, paní kolegyně, to je demagogie, to jsou lži.

Až z lidí dostanete poslední peníze.